Mohu říci, že jsem se také zajímal o ty výsledky a o to, jakým způsobem to postupuje.

Své stanovisko v červenci také oznámila vyšetřovací komise Nejvyšší rady Ukrajiny. Zároveň probíhá mezinárodní vyšetřování. To mezinárodní vyšetřování běží a nejsou ještě v této chvíli definitivní závěry a výsledky.

Generální prokuratura dokončila první předsoudní vyšetřování teď, právě na začátku září, a dne 12. 9. generální prokuratura zveřejnila zprávu, že bylo ukončeno předsoudní řízení a vyšetřování příslušníků policejní zvláštní jednotky Berkut. Vyšetřování stanovilo, že tyto osoby společně s dalšími příslušníky pořádkových jednotek překročily své pravomoci a služební povinnosti, uposlechly příkazů tehdejších vrcholných představitelů Ukrajiny a úmyslně zavraždily 39 účastníků protestních akcí.

Řízení bude dále pokračovat. To znamená, že můžeme čekat, že bude soud a že celá věc bude mít nějaký odpovídající průběh. Pak je to také vyšetřování, které prováděla vyšetřovací komise Nejvyšší rady Ukrajiny, v jejímž čele stál jistý, myslím že generál Moskal. Ta v červenci zveřejnila výsledky vyšetřování střelby do demonstrantů ve dnech mezi 18. a 20. Podle závěrů této komise masové zabíjení organizovala skupina. Oni konstatovali, že v čele byl tehdejší prezident Janukovyč.

Výsledkem vyšetřování Nejvyšší rady Ukrajiny je sada osob, politiků, kteří podle nich nesou odpovědnost za to, co se odehrálo. Jsou mezi nimi ministři vlády, ministr vnitra, velitel vnitřních vojsk, náměstek ministra a další. Pak, jak už jsem řekl, probíhá také mezinárodní vyšetřování. Tady nejsou v této chvíli konkrétní výsledky.

Tolik prozatím. Detaily mohu sdělit osobně. Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi. Ptám se pana poslance, zdali má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. Pan poslanec ji stahuje. Pan poslanec Šincl není přítomen, takže i jeho interpelaci stahuji.

Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych tady oslovila pana ministra s touto interpelací. Jedním z hlavních instrumentů na omezení zneužívání doplatků na bydlení je zastropování dávky takzvanou obvyklou cenou. Takové řešení je podle konzultací s místopředsedou Asociace realitních kanceláří panem Miroslavem Dudou velmi nešťastné. Předložený návrh bude totiž znamenat enormní zatížení soudů všech stupňů ve stovkách, spíše tisících případů.

K posudkům se budou předkládat oponentní a revizní posudky. Soudy všech stupňů budou zatíženy touto agendou a miliony korun budou vynaloženy zcela zbytečně. Celá řízení se budou protahovat po léta a hlavně, a to zdůrazňuji, pojem obvyklá cena je natolik diferentní pro každé jednotlivé město, pro každý jednotlivý dům, pro každý jednotlivý byt, že znalecké posudky budou na jednu stranu znamenat zatížení státního rozpočtu, a pokud bychom rozhodovali plošně podle jakýchkoliv tabulek, bude to znamenat další systémovou nespravedlnost.

Chtěla bych se zeptat, jestli česká vláda vnímá tento problém a jak se s ním hodlá vypořádat. Děkuji.

Bude následovat bod číslo 31. Nejprve pan poslanec Jiří Junek se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů a pan poslanec František Laudát se omlouvá dnes od 18 hodin taktéž z osobních důvodů.